Prosím, aby se slova ujal předseda petičního výboru poslanec Tomio Okamura a předloženou zprávu uvedl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Oproti tomu petice s nejmenším počtem podpisů 125 se týkala jízdného, konkrétně výzvy za ponechání původní slevy ve výši 75 % na jízdné pro děti, studenty a seniory. Tato petice byla vyřízena uspořádáním kulatého stolu na téma jízdné zpravodajkou této petice. Vše je přehledně uvedeno v tabulce, která je přílohou zprávy, která je uvedena v tisku 293. Děkuji za pozornost.

Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Žádnou další přihlášku nevidím, v tom případě končím všeobecnou rozpravu. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné. Prosím, pane zpravodaji, abyste načetl usnesení, o kterém pak následně dám hlasovat. Máte slovo.